Legislativně technické důvody jsou stejné. Věcné jsou takové, že to je zase další navýšení, ale veřejných rozpočtů. Nejenom státního, veřejných rozpočtů. Takže to je ten další důvod. Pak tady vystoupil pan poslanec Hrnčíř.

Takže chápete, že to podpořit nemohu. Přednostní práva. Pan předseda Kalousek, poté pan předseda Jurečka. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jenom velmi krátce.

Děkuji.

Děkuji.

Zkoušíme to už asi počtvrté.

A to říkám slušně. Děkuji. Tak otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Munzar, připraví se pan poslanec Hrnčíř. Já se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 6912.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

To znamená, je to systém, který skutečně nás poškozuje, a je to jenom další důkaz. Děkuji.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Každopádně jsem chtěl požádat paní ministryni, buď aby podpořila ten návrh už nyní, jelikož věcně to souvisí. Tady děláme zákon, který má pomoci celému sektoru restauratérství skrz tu úpravu spotřební daně na pivo. A návrh kolegy Munzara se také týká tohoto specifického sektoru.

Jedná se o daleko, daleko menší částky peněz.

Tak prosím alespoň o urychlené projednání tohoto tisku. Já vám děkuji. Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení tohoto tisku. Do této chvíle nikdo nevznesl námitku, abychom bezprostředně pokračovali třetím čtením.

Já otevírám rozpravu do třetího čtení. Já tedy rozpravu končím. Závěrečná slova nepředpokládám.